Návrh nově vymezuje oprávnění a povinnosti jak směrem k příslušníkům, tak i k zaměstnancům zařazeným v Hasičském záchranném sboru. Jako příklad mi dovolte uvést právní úpravu ukládající příslušníkům povinnost přijímat nezbytná opatření i v době mimo službu, přičemž nově je upravena i možnost vstupu do obydlí a dalších prostor. Cílem je dosáhnout stavu, kdy systém oprávnění nezbytných pro řádný výkon služby bude komplexní a navazující na dosavadní systém, vymezený například zákonem o požární ochraně. Mimo rámcově zmíněných základních cílů jsou součástí návrhu i právní řešení, která byla nejen v aplikační praxi dlouhodobě postrádána. Já bych společně s vámi také rád dosáhl stavu pro řádný výkon služby a takový stav bude, když se Poslanecká sněmovna uklidní. Poprosím kolegy, kteří se baví, aby se přestali bavit. Děkuji. Prosím, teď je stav pro řádný výkon služby. Já vám velmi pěkně děkuji, pane místopředsedo. Ten příklad z aplikační praxe tam můžeme uvést možnost nosit uniformu bývalými příslušníky Hasičského záchranného sboru.

Návrh zákona byl projednán na úrovni vlády, byl předkládán bez rozporu po meziresortním připomínkovém řízení, prošel Legislativní radou vlády a byl schválen vládou. Kolegyně, kolegové, vřele doporučuji, abychom tento zákon pustili do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Klučkovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud žádná přihláška není, obecnou rozpravu končím. Pan ministr ani pan zpravodaj nemají zájem o závěrečné slovo. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán výboru pro bezpečnost jako garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Není tomu tak. Já tedy konstatuji, že jsme přikázali tento návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu, a končím první čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.